Podívejte se, Česká republika za posledních deset let dokázala výrazně zvýšit porodnost, protože má smysl podporovat ekonomicky situaci rodin, aby mohly investovat do výchovy svých dětí.

Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já musím reagovat.

Tak toho buď nechte, anebo se bavme o tom, že budeme tady řešit minulost. Já jsem myslel, že daně řeší tu naši budoucnost, proto jsem apeloval v závěru svého projevu právě na to, že chci vidět ten sedmiletý plán na stabilizaci veřejných financí, který odhlasovala tahle Sněmovna.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní následuje vystoupení s přednostním právem, místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pokud jsem dobře slyšel, tak pan předseda Jurečka říkal, já budu stručný, protože je před Vánocemi. Tak nějak to bylo.

Je to prostě nespravedlivé.

Takže ten celý koncept toho nesplňuje zadání.